Děkuji vám, pane ministře.

Každopádně pan ministr vystoupil ještě před otevřením rozpravy. Já tedy otevírám rozpravu, do které eviduji tři přednostní práva. Jsem si vědom, že eviduji pět faktických poznámek, ale já nemohu udělit slovo na faktické poznámky v okamžiku, dokud nevystoupí někdo v obecné rozpravě, protože faktické poznámky reagují na probíhající rozpravu, která byla teprve nyní otevřena.

Nebyla otevřena rozprava a já jsem řekl...

Je to standardní postup. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, máme tady dnes opět před sebou návrh vládní pětikoalice, kterým Fialova vláda prosazuje faktické okradení důchodců. Vláda navrhuje výrazné snížení řádných valorizací důchodů, úplné zrušení mimořádných valorizací důchodů a zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu včetně snížení tohoto typu penzí. Hnutí SPD tyto vládní návrhy jednoznačně odmítá a navrhujeme zamítnutí, takže se o mém návrhu na zamítnutí bude teď ve třetím čtení hlasovat.

Zároveň předkládáme k této vládní novele deset vlastních pozměňovacích návrhů, kde požadujeme zachovat stávající podobu valorizací důchodů, anebo jejich alternativní úpravu v podobě zvyšování důchodů všem jejich příjemcům vždy o stejnou finanční částku, což by bylo spravedlivé a pomohlo by to nízkopříjmovým důchodcům. Co se týče předčasných důchodů, navrhujeme zachování současného nastavení podmínek včetně umožnění omezeného přivýdělku při jeho pobírání i pro zaměstnance na standardní pracovní poměr. Současně navrhujeme možnost odchodu do řádného starobního důchodu bez jakéhokoliv jeho krácení pro občany, kteří odváděli důchodové pojištění 45 a více let.

Všichni se tady shodujeme v tom, že je potřeba udělat důchodovou reformu. Zásadní rozdíl je ale v pohledu na provedení této reformy. Cesta ale přece nemůže být v tom, že v čase, kdy se kvůli neschopné vládě rekordně zvyšují životní náklady, tak lidem peníze vláda sebere. Bavíme se tu o bezmocných lidech, o starých nemocných, nebo dokonce invalidních spoluobčanech, kteří nemají, jak si vlastní silou zvýšit příjem. Řešení přitom není až tak nereálné, jen je třeba problém s důchody řešit ve vícero rovinách. Nepomůžou jednoduché účetní triky, které předvádí zoufalá Fialova vláda, tedy na straně příjmů zvýšit daně, odvody, a na té druhé nevalorizovat důchody, udržovat úmyslně inflaci, drahé energie, vysoké výdaje státu jak na cizince, tak na vlastní správu.

U příjemců začíná převládat snaha dotace vyčerpat bez ohledu na přínos pro ekonomiku. Jak to souvisí s důchody? Zcela přímo. Ekonomika má peníze na důchody vydělat, nikoliv je vyčerpávat. Příjem státu je jedna věc. Ta další je změna v samotných důchodech. Stát důchodem zajišťuje své staré nebo bezmocné občany, kteří splnili státem nastavená pravidla. Tento důchod by měl být minimálně ve výši hranice chudoby dané pro Českou republiku, aby pod touto hranicí staří lidé neživořili.

A stát opět vydělá.

Máme předraženou vodu, máme předražené bankovní služby, máme předražené i potraviny a další zboží, které světe div se, na západě mají levnější, přestože vydělávají více. A opět je to jednoduchá matematika. Říkám vládě, snižte ceny jídla, energií, telekomunikací a podobně a nebude třeba o tolik zvyšovat platy ani důchody.

Ale pojďme ke konkrétním návrhům, které tu dnes vláda předkládá. Bohužel vládní návrh na změnu zákona o důchodovém pojištění není ani první, ani žádnou jinou částí dlouho slibované důchodové reformy.

Jde tedy pouze a jedině o snižování tempa růstu důchodů a jejich reálné hodnoty a kupní síly oproti současnému stavu.

Vláda chce tyto lidi trestat pětkrát.